Vzhledem k tomu, že toto byl de facto jediný možný bod na této schůzi, který jsme mohli projednat, nicméně další dva body byly zařazeny, to znamená bod 2 a bod 3, což byly interpelace pro případ, že by se nám schůze protáhla do čtvrtka, tak vás požádám, abychom hlasováním tyto dva body vyřadili. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?